Nám tedy zbývá pouze hlasovat o tomto návrhu. Já jenom vzhledem k tomu, že tady probíhala debata o tom, zda je možné, nebo není možné podávat během tohoto bodu doprovodná usnesení, nechali jsme zpracovat stanovisko legislativního odboru, které jsme projednali na vedení Poslanecké sněmovny a shodli jsme se na tom, že budeme postupovat v intencích tohoto stanoviska. To znamená, budeme to brát tak, že není možné během tohoto bodu podávat jiné návrhy na usnesení než vyjádření nesouhlasu nebo souhlasu s odpovědí daného ministra. Nyní tedy... Pane poslanče, omlouvám se, rozprava byla uzavřena.

Já o tom nechám hlasovat.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat. Tím jsme se tedy vypořádali s interpelací paní poslankyně Chalánkové. Ještě přečtu omluvy.

Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, paní a pánové, dovolte mi, abych vás úplně stručně seznámil s obsahem interpelace, kterou jsem dal na ministryni práce a sociálních věcí.

Na této problematice pracuji od února letošního roku. Zašel jsem si na Magistrát v Českých Budějovicích a seznámil jsem se se všemi ubytovacími kapacitami v Českých Budějovicích. Já jsem to dal na příkladu jednoho člověka, pana Novotného, specifický případ.

Na to jsem paní ministryni upozornil.

Kdybych se býval dostal na řadu minulý čtvrtek, tak byste to měli všichni v živé paměti.

Já jsem přesvědčen, že jedinou naší možností, abych nevstupoval do exekutivních pravomocí Ministerstva práce, do postupu úřadu práce, je to, že odmítneme jako Poslanecká sněmovna odpověď paní ministryně práce a sociálních věcí.